Za páté hlasování tentokrát o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro bezpečnost návrhy B a C jsou totožné s A, a tudíž jsou nehlasovatelné. A šesté hlasování hlasování o návrhu zákona jako celku. Děkuji. Táži se, zda má někdo návrh na úpravu procedury.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 353. S návrhem procedury jsme vyslovili souhlas. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane místopředsedo, teď bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu... omlouvám se, o legislativně technických první hlasování po změně procedury. Takže bych poprosil Myslím, že legislativně technické úpravy nebyly v třetím čtení předneseny. Varianta 1 prosím. Jedná se o vypuštění měření rychlosti z komplexního návrhu. Ještě k proceduře pan předseda Stanjura. Prosím. K proceduře? K tomuto bodu. Prosím.

Dobře, děkuji. To je moje chyba. Pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, znamená to, že vše při měření rychlosti zůstane nastejno tak, jak je dneska. No tak budeme hlasovat dále o dalších variantách. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Můžeme pokračovat. Takže nyní bychom přikročili přímo k hlasování komplexního pozměňovacího návrhu. Pod písmenem A. Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 355. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Takže návrh zákona jako celku. Děkuji.